To prostě není možné. Byl bych také rád, kdyby se vláda byla schopna plně postavit za šéfa Bezpečnostní informační služby, protože dokázal touto operací, že naše Bezpečnostní informační služba i ty ostatní služby fungují velmi dobře.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím přečíst takový krátký úryvek, co jsem si našel: